85.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj výboru pro obranu, kterým je paní poslankyně Jana Černochová. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto tisku. Hlásí se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je to citlivá věc. Víme dobře, že zde existují dva odlišné názory. Já si myslím, že je třeba k základnímu problému přistupovat rozumně, uvážlivě, připravené věci neměnit.

Předložil jsem v rámci tohoto návrhu pozměňovací návrh na to, abychom při projednávání tohoto zákona přihlédli také k tomu, že je zde navrženo zmenšení území vojenského újezdu Boletice. Toto území se celé nachází v Jihočeském kraji, není zde konflikt dvojího přístupu z hlediska příslušnosti k vyššímu samosprávnému celku.

Počkáme, až se sněmovna ztiší. Děkuji. A teď prosím pokračujte. Abychom se k Šumavě, kam patří valná část toho vojenského újezdu, zachovali také jednou vstřícně. My jsme tady před nedávnou dobou zamítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Šumaváci to vnímají poměrně úkorně. Nelíbilo se jim naše rozhodnutí.

Tady není třeba žádnou chráněnou krajinnou oblast zakládat. Není třeba žádné předpisy tvořit. Víme dobře, že Národní park Šumava a s ním související chráněná krajinná oblast jsou dlouhodobě spravovány pod poměrně pečlivým dohledem Ministerstva životního prostředí.

Otázka další, jak by vojáci pocítili případné toto vynětí.

Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Předem vám za ni děkuji. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Seďa, a já znovu velmi zdvořile žádám, abyste jej vyslechli v tichosti. Děkuji, pane místopředsedo.

Říkám to proto, že zrušit něco, co funguje, je jednoduché, ale posléze to vybudovat bude daleko těžší.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je logické zrušit celý vojenský újezd? Závěrem mi dovolte položit jednu otázku. Je škoda, že tady není ministr dopravy. Já jsem ho upozornil, že tuto otázku budu pokládat, a to pokládám opakovaně a odpověď jsem zatím ještě nedostal.

A pokud je tato skutečnost pravdivá, pak opět postrádám logiku pro zrušení tohoto vojenského újezdu. Prosím, nedělejme chyby našich předchůdců. Já osobně podpořím pozměňující návrh kolegy Hamáčka.